Ale pojďme tedy radši k tomu, co je důležité, co budeme v rámci té krize i v rámci těch jednotlivých agend, které mají ministři vlády, která je zde jako celek postavena před pokus o vyslovení nedůvěry, řešit. Ta krize má takový potenciál, který není úplně pozitivní.

Já si myslím, že takto k tomu musíme přistupovat, že ta rizika nejen ekonomická, ale i ta, která jsem zmínil, jsou velká a musíme jim zabránit. Ostatně jako vláda jsme už udělali řadu kroků pro zlepšení a stabilizaci situace, nejen způsobené válkou na Ukrajině, ale i ve faktické pomoci lidem a řada dalších věcí se připravuje. Naši ministři, já teď budu mluvit za pirátské ministry, za ministry vlády, senátoři, experti, všichni se podílejí na tom, aby koaliční vláda byla v tomto úspěšná. Já bych vyzval opozici o konstruktivní přístup.

Já musím na začátek říci, že za těch posledních 10, 15 let, možná 20, se vybudovaly skutečně základní pilíře české digitalizace.

My jsme přebírali digitalizaci v České republice ve formě, která je značně roztříštěná, nekoordinovaná a vzhledem k tomu neukotvení je v jakémsi nesystematickém stavu, který je velmi těžké řešit. Ty připravené strategie a my jsme se jako opozice vyjadřovali, a ne kriticky, ke koncepci Digitální Česko, ale s obavou, že ty cíle, které si stanovuje, nebudou realizovány, protože na to není aparát, nefunguje kooperace mezi ministerstvy a je velmi těžké zejména ty věci, které mají přesah mezi třeba agendu financí a MPSV, v tomto stavu dodávat. Často ty strategie byly chápány jako nutné zlo a plněny byly spíše pro formu, pro vykazování, než aby reálně přinášely ty služby občanům.

Většina z nich je ale běh na delší trať, ať jsou to otázky předvyplněných formulářů, sdílení datového fondu a další. Já bych tedy teď konkrétně, co se již děje a co je připraveno, a konkrétní kroky. Směrem k občanům. Co to má udělat? Snadnější komunikace se státem. To řešení je připravené, zajišťujeme jeho financování, které by nemělo být závratné oproti jiným projektům, maximálně nižší desítky milionů.

Máme připravené možnosti řešení, k dokončení je evropská legislativa, kterou věřím, že dotáhneme v době našeho předsednictví, a plánovaný termín realizace je poslední čtvrtletí příštího roku. Dokončení realizace předpokládá právo občana na digitální službu. To je právě to, že úřady sdílí data, která mají, která jim občané poskytnou.

Poměrně zásadní věc, a já si pamatuji svoje první vystoupení ve věci digitalizace, byla otázka transparentního státu, a to zejména s ohledem na to, kolik stojí digitalizace a jaké úspory přináší. To znamená, že veškeré výdaje, které jdou v digitalizaci, by měly být transparentní, rozpoznatelné v rozpočtu, ne skryté.

To znamená, že digitalizace je investice, odebírá práci a šetří peníze. Ale co si myslím, že je zcela zásadní, sjednotit vykazování těch nákladů v IT. Protože já nevím, o čem všem se říká, že to je černá díra, kam ty věci dáte, ono se něco stane, je úplně jedno, kolik do toho investujete.

Co to znamená? Že existuje jednotná identita pro státní správu, je poznat, že jste na webu státu, najdete přibližně ty podobné služby pod stejnými tlačítky, není to každý pes jiná ves, informace jsou dostupné, přívětivé. Kontrola kvality naprosto zásadní věc, která se neděje ve všech oblastech. My jsme upravili kompetence hlavního architekta při schvalování projektů, které budou nejen na začátku, kdy ten projekt je schválen, že se jde realizovat, ale je to průběžné, je to ke konci realizace, před zahájením provozu. Sice hezká, sice drahá se spoustou funkcionalit navíc, ale z pohledu uživatelů naprosto nepoužitelná, nebo použitelná velmi těžce. Důležitá je horizontální spolupráce mezi jednotlivými resorty, protože spousta věcí, které se využívají na těch portálech, jsou stejné služby, stejné sdílené, ale nejsou sjednocené.

Takže využití je věc ta druhá.

V Národním plánu obnovy jsou peníze pro vznik tematických oborů či celých oborů na univerzitách. Myslím si, že to je zcela zásadní, pokrýt to od toho základního vzdělání až po univerzity.

V praxi se to příliš neosvědčuje. Tam využíváme zapojení zahraničních programů nestátního sektoru od OECD. Připravujeme také vzdělávání veřejnosti.